Zneužívání směrnic DAC a AML na prolomení tohoto tajemství je velmi nebezpečná hra. Vidíme to i u dalších předpisů. Ale co je pro nás, dámy a pánové, občan a co je pro nás ochrana soukromí? To by mělo být základní lidské právo, které bychom měli tady v této slovutné Sněmovně hájit, a myslím si, že i vláda by měla hájit své občany, a ne proti nim za každou cenu bojovat, hledat si nástroje, jak je více kontrolovat, více regulovat, více ovládat.

Děkuji.

Novelizovaná směrnice, tedy ten DAC, má přitom za cíl prohloubení správní spolupráce mezi daňovými orgány členských zemí Evropské unie za účelem stanovení jasnějších a přesnějších pravidel právní spolupráce mezi členskými státy a vzájemné výměny informací mezi členskými státy v daňových otázkách. Novela této směrnice, kterou mají členské státy povinnost transponovat do 31. 12. 2017 a která byla dle důvodové zprávy k návrhu zákona motivem k přijetí nové právní úpravy, má sloužit pouze k prohloubení správní spolupráce mezi daňovými orgány. Účelem směrnice i její poslední novely, je tedy zajištění, resp. prohloubení spolupráce mezi správci daně napříč Evropskou unií a zakotvení povinnosti výměny informací mezi správními orgány v rámci jejich zákonných možností. Ani jeden z těchto evropských právních předpisů ale nepožaduje přenést jakoukoli zátěž na osoby soukromého práva. Je tedy zřejmé, a už to tady bylo několikrát řečeno, že navrhovaná novela daňového řádu jde dalece nad rámec požadavků směrnice DAC 5 a nese rysy tzv. goldplatingu, což je postup členského státu, který při transpozici právních předpisů Evropské unie do vnitrostátního právního řádu zachází za minimální požadavky plynoucí z práva EU. Dle názoru České advokátní komory, se kterým já se plně ztotožňuji, je zjevné, že jde o další pokračování trendu, kdy si správce daní není s to nebo není ochoten zajistit údaje nezbytné pro správu daně u daňového subjektu a snaží se opatřit si je jinde nebo si údaje, které získal, snaží křížově ověřovat.

Cílem tohoto zákona je ochrana proti terorismu a legalizaci výnosů z trestné činnosti, tedy ochrana proti mimořádně závažné formě trestné činnosti. Rozhodně by neměla být tedy zneužívána pro postup správce daně pro lepší výběr daní od všech občanů České republiky.

Já si myslím, že by to mělo být primární prioritou vlády, aby udělala něco pro naše občany, nezneužívala směrnice Evropské unie pro vlastní myšlenky, předkládala nám to rovně, tak jak si to ona myslí, a měla by hlavně hájit, jak jsem tady řekl na začátku, ochranu soukromí jako základní lidské právo a nejít proti Listině základních práv a svobod. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní z místa přihlášená paní poslankyně. Ale i tak jste na řadě i s řádnou přihláškou.

Já myslím, že ta debata je skutečně velmi plodná. Zazněla tady celá řada připomínek, celá řada nových otázek, celá řada odvolání se na pozměňovací návrhy některých kolegů, kdo který pozměňovací návrh za různý klub bude akceptovat či nebude. Vzhledem k tomu, že skutečně by bylo škoda takto plodnou debatu dnes ukončit tak, abychom nemohli ještě podávat některé pozměňovací návrhy v rámci obecné i podrobné rozpravy, tak si, vážený pane předsedo, dovoluji vzít přestávku jménem klubu Občanské demokratické strany, a to v trvání jedné hodiny a pěti minut.